Já také jsem se tam byl podívat.

A jak jsem říkal, země jako Francie a Německo jsou zdrženlivé a sledují situaci.

My chceme být Česká republika, my chceme suverénní samostatnou Českou republiku, my chceme, aby naši občané žili spokojeně a měli více bezpečí, peněz a spravedlnosti.

Zdůraznil bych rád, že jsme stále v rozpočtovém provizoriu!

A kdy tedy bude předložený státní rozpočet? Kdy? Vy jste ho měli předložit, ten státní rozpočet.

Tady ve Sněmovně není, není nikde.

To je neuvěřitelná situace.

Takže to je prostě neuvěřitelné, jakým způsobem ta vaše vláda postupuje.

To je přece úplně neuvěřitelná situace. To jsem tady nikdy nezažil, to jsem tedy nezažil nikdy, nikdy jsem to tady nezažil, že nějaká vláda, nějaká pětikoalice říkala, že rok jsou připraveni vládnout, a teď, když jsou u vlády a mají většinu ve Sněmovně téměř čtyři měsíce, tak nepředloží ani státní rozpočet.